Já děkuji moc.

To znamená, že se všem měří stejně stejným metrem, nikdo se nediskriminuje ani v té pomoci, která tenkrát, ano, skutečně byla plošná, protože byla zastavená ekonomika v České republice. Škodovka stála několik týdnů, lidé zůstávali doma, děti nechodily do škol.

Takže já sám jsem zvědavý a těším se na tu legislativu. Děkuji.

No děkuji mockrát.

Já nevím, jestli mu je to hodno, protože to, co řekl, je opravdu k pozastavení a k zamyšlení.

Děkuju. Děkuji. A další s faktickou poslední je přihlášen pan poslanec Kohajda. Děkuji. Já jen poukazuji na to, že rozpočtové možnosti každého státu, i České republiky, jsou omezené, že nemáme rozdávat to, co nemáme, na co si nevyděláme, tedy to, co nám nepřiplyne z daňových výnosů. Jestliže už pomáháme, což v nějaké situaci je určitě ospravedlnitelné, tak bychom měli pomáhat těm nejslabším, těm, kteří to skutečně potřebují.

Pomoc musí být těm slabým. Děkuji.

Ale vy jste právník.

A možná, že místo toho, abyste tady bych řekl útočil neustále na ty věci minulé, které byly tisíckrát různě už vysvětleny, tak já bych tady spíše očekával váš odborný názor tady na toto.

Samozřejmě my jsme zodpovědní nějakým způsobem, ale jsme nezodpovědní v těch svých rozhodnutích, protože to přehodíme na Ústavní soud. Já si myslím, že ne. Já chci být zodpovědný politik, konstruktivněopoziční a nebudu hlasovat pro to. Děkuji. Další, paní poslankyně Balaštíková.

To je to, co po vás chceme. Děkuji. A další s faktickou poznámkou, pan poslanec Kasal. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Pane poslanče, vy tady hovoříte o tom, jak se pomáhalo plošně a těm ne nejslabším. Ale já se vás chci osobně zeptat, a já to uvedu trochu na osobní rovinu: Kde vy jste byl, když byla ta covidová doba?

Děkuji, a vracíme se do rozpravy, kde je přihlášena paní poslankyně Hanzlíková. Tak prosím. Já děkuji za slovo. Vážená paní předsedající vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem moc ráda, že se mohu vyjádřit k vládnímu návrhu projednávanému. A hned na začátku chci uvést, že mám velký problém s tím, že tento návrh byl předložen s využitím stavu legislativní nouze, která tady byla včera poměrně na sílu potvrzena, a to z toho důvodu, že jsme v situaci, která podle mě z žádného hlediska legislativní nouzi neodpovídá. Nesouhlasím také s tím, že by existovaly podmínky pro projednání tohoto vládního návrhu ve zkráceném jednání.

Je pro mě také těžko pochopitelné, že vláda takto důležitou novelu, která bude mít negativní finanční dopad na tak obrovskou skupinu obyvatel, projedná formou per rollam. Ale budiž, bylo to rozhodnutí vlády, my na to můžeme mít svůj názor, ale sama za sebe odmítám, abych jako poslankyně měla možnost tuto závažnou změnu projednávat pouze v omezeném čase a ve zkráceném jednání. Navíc musím říct, že to samostatné projednání změny, která se bude týkat pouze červnové valorizace, i přesto, že to tady bylo několikrát panem ministrem práce vysvětleno, považuji za nesystémový krok.